91.

Paní poslankyně, máte slovo. Děkuji vám za slovo ještě jednou, vážená paní předsedající.

Ano, ano, eviduji. Děkuji. Paní poslankyně, můžeme pokračovat. Také vám děkuji.

S ohledem na výrazný růst inflace a cen základních životních potřeb a nákladů rodin za bydlení, energie, potraviny, pohonné hmoty, dětské potřeby, splátky hypoték a tak dále považujeme navýšení této dávky státní sociální podpory za nanejvýš akutní a potřebné i proto, že vláda jeho zvýšení za celý rok svého dosavadního působení nepředložila, a zejména proto, že hodnota oněch 300 000 korun a jejich kupní síla je v současnosti úplně jiná, výrazně nižší, než byla v onom roce 2020.

Jde z hlediska státu o naprosto správnou a oprávněnou investici a kromě nárůstu rozpočtových výdajů na straně jedné je třeba na straně druhé odečíst od tohoto čísla náklady na dávky státní sociální podpory a pomoci v hmotné nouzi těm rodičům, které nyní pobírají v důsledku svých velmi nízkých příjmů. O tyto sociální dávky totiž už nebudou muset mnozí z nich napříště žádat s ohledem na jejich vyšší příjmy vlivem zvýšení rodičovského příspěvku. Rovněž tak lze v důsledku nárůstu čistých disponibilních příjmů těchto rodičů a rodin po aplikaci navrhované úpravy do praxe očekávat určité zvýšení veřejných příjmů v souvislosti se zvýšením objemu výběru nejrůznějších nepřímých daní, očekávatelnému díky zvýšení koupěschopné poptávky tisíců rodin s dětmi do čtyř let věku.